Samozřejmě, vláda se k tomu postaví správně. Takže pan poslanec Petr Bendl nám přednese svoji interpelaci na nepřítomného ministra financí Andreje Babiše. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Chtěl bych se zeptat, zda se od té doby, už to bude možná tři roky, tedy něco stalo v této záležitosti. Zda existuje nějaká analýza, případně co jste v této oblasti prosadili nebo udělali.

Děkuji, pane poslanče. Odpověď na tuto interpelaci vám bude zaslána písemně ve lhůtě 30 dnů.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Děkuji, pane poslanče. A slovo má pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Takže předpokládám a ještě se o tom budu bavit, protože příští a přespříští týden mám svolány ředitele přímo řízených organizací. Pane ministře, děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji.

Já vám děkuji, pane poslanče. Pan ministr už nebude reagovat doplňující odpovědí. Připraví se pan poslanec Simeon Karamazov. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, setkávám se s připomínkami z řad veřejnosti ke službám koronera, přesně k dlouhé čekací době, než koroner dojede k ohledání zemřelého. Musím říct, že já sama jsem kontaktovala koronera, když mi letos v lednu zemřel otec, a čekací doba na něj byla pouze hodinu a čtvrt. Nicméně dle sdělení zaměstnanců pohřební služby v Moravskoslezském kraji jsou případy, kdy tato čekací doba dosahuje šesti i více hodin.

Děkuji za odpověď. Děkuji, paní poslankyně. A slovo má pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Kraj odpovídá za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých, a tedy i za zajištění adekvátní časové a místní dostupnosti služeb koronera.